Návrh byl přijat. Jedná se o posunutí termínu nabytí účinnosti zákona o jeden rok oproti vládnímu návrhu. Výbor doporučuje.

Takže to hlasování 42 by mělo být prohlášeno za neplatné? Ano, přesně tak.

Budeme pokračovat. Děkuji za spolupráci.

Výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko ministra?

Výbor nedoporučuje.

Návrh nebyl přijat.

Výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko ministra?

Návrh nebyl přijat.

Výbor nepřijal stanovisko.

Jedná se o zakotvení možností svěření dítěte do společné pěstounské péče jiným dvěma osobám, než jsou manželé. Stanovisko výboru doporučující.

Výbor doporučuje.

Návrh byl přijat.

Jedná se o zakotvení věkové hranice šest let pro poskytování institucionální péče dítěti v zákoně o sociálních službách. Stanovisko výboru: výbor nedoporučuje.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Nebudeme, omlouvám se. Nebudeme o něm hlasovat, jelikož byl schválen 8551.